Ptám se navrhovatele, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Můžeme otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo se nehlásí. O závěrečná slova není zájem. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a vyjádřila se k nim. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo. Tady bude procedura taky velice jednoduchá.

Máme před sebou tyto návrhy. Chce někdo hlasovat o proceduře? Je velmi jednoduchá.

Máme tedy jeden pozměňovací návrh. Pod body 1 a 2 jedním hlasováním. O tomto hlasování rozhodneme v hlasování číslo 395.

Prosím tedy o stanovisko zpravodajku k pozměňovacím návrhům pod body 1 a 2. Pan ministr? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 396. V tom případě bylo hlasování o všech pozměňovacích návrzích a můžeme přikročit k hlasování o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: